Takže já nevěřím, jestliže to byly stovky, možná tisíc, možná ještě víc, že jste schopni vypořádat v řádu jednoho měsíce. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji za dodržení času. Nyní s přednostním právem je přihlášena paní zpravodajka, paní předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní Klára Dostálová. Děkuji za udělené slovo, paní předsedající.

No ano, já jsem to představovala záměrně, protože jsem tady reagovala na tu připomínku, že samozřejmě se musíme držet projednávaného bodu, a já jsem chtěla upozornit na to, co všechno dobrého tam je a co se snažíte o rok odložit.

Samozřejmě, pane ministře, já jsem tak ráda, že jste to tady řekl!

Pokud vaše verze jde tímto směrem, je to taky krok správným směrem, byť úplně nevyřešíme všechny body jako jednotnou metodiku a zastupitelnost úředníků a nevyřešíme systémovou podjatost, ale je to určitě krok správným směrem. Pak jste tady mluvili o opozičním návrhu. To prostě nebylo možné.

Určitě nešlo o jednoho člověka, jak jste někde mediálně uvedl, ale šlo o celou soustavu lidí, protože tam musí samozřejmě spolu spolupracovat veškeré útvary ministerstva, které s digitalizací mají co do činění. To, že si neudržíte kvalitní lidi, je samozřejmě problém váš. Ale já vám budu držet palce, abyste i s tou vaší digitální radou byť my jsme taky samozřejmě s radou vlády velmi intenzivně spolupracovali, s panem Dzurillou a tak dále aby se ty věci povedly. Takže prosím, neříkejte to, není to pravda, tady k tomu máte rozhodnutí ministryně.

Dala jsem tam 60 milionů. Obce nemají touhu řešit černé stavby, nemají, protože jim to prostě přidělává problémy. A pokud nebudeme schopni si toto přiznat, tak se nehneme z místa.

Co se týká fikce souhlasu, když už si tady naléváme čistého vína, samozřejmě fikci souhlasu jsme navrhovali ve spolupráci v rámci samozřejmě s Martinem Kolovratníkem. Zpracovalo to MMR, protože to šlo do stavebního zákona.

Není možné se tady opírat o to, že automaticky pro vypršení lhůty bude fikce souhlasu. Přece naší snahou bylo v novém zákoně eliminovat fikci souhlasu, aby se naopak dotčené orgány musely nad dokumentací dohodnout, co a jak bude.

My jsme tady vedli velké boje o to, že to razítko územního plánování neboli § 96b se musí nějakým způsobem odstranit. Ale jak odstranit? Proto jsme vlastně nešli už žádnou novelou a šli jsme úplně novým stavebním zákonem, protože každá novela by vyvolávala jenom další a další problémy. V novele šlo o to, že se sloučí stavební a územní řízení. Ale pokud toto sloučíte, musel být někdo, a to se tenkrát rozhodovalo až na úrovni premiéra, aby se řeklo, kdo vlastně řekne, že ten záměr je způsobilý pro to území jako takové.

Tolik jsem chtěla jenom, pane ministře. Ještě vy jste opravdu mistr demagogie. Uznávám vaše rétorické schopnosti, na druhou stranu přece ta nejvyšší stavební struktura nebo ta státní stavební struktura měla hlavní cíle, a to je zastupitelnost.

Dalším cílem byla jednotná metodika.

My jsme mu to vysvětlili, že to je samozřejmě dáno správním řádem, tou hierarchií, jak jsou ty metodiky závazné, nejsou závazné a tak dále, a shodli jsme se na tom, že to není úplně v pořádku. Pokud to necháte v přenesené působnosti, opět bude nevymahatelné.

Vy tomu říkáte rozvrat, já tomu říkám odpolitizování státní správy od samosprávy. Děkuji.

Děkuji. První faktická poznámka je pana ministra pro místní rozvoj pana Ivana Bartoše. Budu krátký.

K paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní předsedající, těch zásadních připomínek je mnohem méně.